Jsem tady ve faktické poznámce, tak to nebudu celé číst, ale je to tam vyjmenováno.

Přiznám střet zájmů, jsem v tom věku, kdy mám nárok, beru důchod, takže by se dalo říct, že mluvím, aniž bych měl, ale mluvím pro budoucnost.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Ta první je odmítnout to, že návrh na navýšení o 300 korun, případně o 500 je nějaký předvolební balíček. To za prvé. To za druhé.

Moje informace je, že neměli žádné. To byla tehdy čestná funkce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás také požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů. Dva návrhy podal kolega Michálek. Ty se týkají odškodnění za šikanózní ochranný dohled za minulého režimu a kompenzace pro středoškolské studenty za neoprávněné vyloučení ze studia za minulého režimu.

Dále navrhujeme dva takové praktické pozměňovací návrhy, které opět redukují nějaké nespravedlnosti v systému, a to je zvýšení podpory pro pracující seniory skutečně považujeme již za chybu nastavení systému, když lidé, kteří pracují déle, než musí, a odvádějí do systému víc, pak dostávají strašně málo přidáno. Dokonce dochází k paradoxním situacím, kdy lidé dostanou menší důchod kvůli tomu, že odešli do důchodu později.

A poslední pozměňovací návrh, který ve finále rozhodne o tom, jestli podpoříme zákon jako celek, nebo ne, je náš návrh na dotační vratku 1 000 korun pro každého seniora, a protože máme za to, že pokud se zvyšují důchody, je potřeba na to hledat i rozpočtové zdroje, tak jsme navrhli, aby tato dotační vratka 1 000 korun pro každého důchodce byla financována z dotací, které dostávají firmy pana předsedy vlády.

Děkuji.

Dostáváte se do úplně jiné situace, než jsou sousední státy. A to srovnání, které tady uvedl kolega Jurečka, je právně nekorektní a ústavně úplně hloupé.

Jakým způsobem ji chcete potrestat?

Víte, mně to připadá opravdu, že tady ty minulé války, jak to řekl Pavel Kováčik, bojujete zcela zbytečně.